Kde, jak chcete zkontrolovat, dámy a pánové, že nebude docházet k tomu, že za vstřícný postup vůči bankám, ať už v legislativě, nebo ve smluvních podmínkách s emitenty, nebudou velmi příznivé smlouvy pro Agrofert a pro jeho dceřiné společnosti? Ty podléhají bankovnímu tajemství. Něco takového ve svobodném světě nelze po nikom žádat. Bude naprosto neověřitelné, zda k něčemu takovému dochází a jak masivně. Příklad druhý.

Ministr financí má ze své funkce volný přístup na bankovní radu. Neexistuje žádný mechanismus, jak mu neumožnit přístup na bankovní radu, a nikdo nikdy nezjistí, do jaké míry velmi důvěrné informace, které tam uslyšel, použije nikoliv ve veřejném zájmu, ale pro svůj soukromý prospěch, protože na to prostě nikdo nikdy neuvidí. Bude zcela neověřitelné, jestli to tak udělal, nebo neudělal. A protože to bude zcela neověřitelné, tak také zcela neuvěřitelné, že se tomu tak nebude dít.

Kdybychom udělali anketu na veřejnosti, kdo z nás si přeje, abychom měli potravinovou bezpečnost, tak to určitě drtivě zvítězí, protože všichni bychom rádi byli potravinově bezpeční. Když si přeložíme do češtiny, co to skutečně znamená na jednotném evropském trhu, tak to neznamená nic jiného, než že se vláda zavazuje poskytovat takové dotace agropotravinářskému komplexu, aby spotřebitel měl své potraviny za stejnou cenu a stejně nekvalitní od domácího výrobce, který není schopen konkurovat dodavateli zahraničnímu.

Ale i kdybychom ten komfort pro domácí producenty chtěli a rozhodli se, že je to správná politika já s tím nesouhlasím, ale prostě beru na vědomí, že vláda tuto politiku má a někomu se může tato politika i líbit , tak prosím pěkně, kde je hranice, kde to bude ještě potravinová bezpečnost a už dotace nekonkurenceschopných producentů na domácím trhu? Bude to vždycky názor proti názoru. Nikdy to nebude objektivně ověřitelné. A protože to nebude objektivně ověřitelné, tak to není ani uvěřitelné.

Anebo že to prostě udělá, protože to bude výhodné. A nikdo to nikdy nemůže zjistit. Otázka víry je sice hezká, ale transparentní prostředí je možné jenom tehdy, jeli to ověřitelné. Pokud si to můžete zkontrolovat.

Pak vám tedy nezbývá nic jiného než věřit nebo nevěřit a to je velmi riskantní. Tomu se říká korupční prostředí. Nikdo nemůže tvrdit, že k té korupci dojde, ale to prostředí k tomu přímo vybízí.